Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní jednací den po polední přestávce. Já přečtu omluvy.

Já prosím, aby nás zástupce navrhovatelů a zároveň zpravodaj pan poslanec Jakub Michálek seznámil s dalším postupem. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dopoledne jsme odhlasovali jedenáct usnesení, která byla součástí sněmovního dokumentu 5547, a teď nám zbývá dohlasovat poslední čtyři usnesení, která byla obsahem tohoto dokumentu, podle již schválené procedury. Já bych vás poprosil všechny, abyste se ztišili, budeme hlasovat o posledních čtyřech usneseních, která jsme dopoledne nedohlasovali. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými kartami.

Paní poslankyně chtěla po mně něco? Paní poslankyně Válková ruší svou omluvu. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.